Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych zareagovala jenom na tu nově vznikající pracovní pozici školský logoped, protože jsme tady probírali minulý týden i klinického logopeda, a já jsem se chtěla zeptat, jestli se očekává nějaké prolnutí kompetencí mezi školským a klinickým logopedem, protože u klinického logopeda jde vlastně o diagnostiku a léčbu onemocnění podle mezinárodní klasifikace nemocí, což tedy by asi neměl dělat školský logoped. Ale prosím jenom o nějaké upřesnění, kde ty kompetence jsou, jestli tam budou nějak společné, protože jsou na to i nějaká poradenská centra.

A my zdravotníci víme, o čem mluvíme, když víme, že jsme neustále jednou nohou v kriminále. Děkuji. Děkuji.

Samozřejmě se nemůžou krýt kompetence a už vůbec nemohou vykazovat výkony nezdravotničtí pracovníci a zdravotničtí pracovníci.

A co se názvu týče, tam bylo stanovisko Ministerstva zdravotnictví neutrální, a jak se rozhodne Poslanecká sněmovna, jak se rozhodne Senát, to bude Ministerstvo zdravotnictví plně akceptovat a teprve to dodá do toho metodického pokynu. Jenom velmi stručně reakce na dotaz paní poslankyně Mádlové, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Tady to drží, určitě tam k nějakému překryvu nedochází.

Děkuji, pane místopředsedo. Co se týká vývoje samotného znění, těch diskusí a rozporů, už jsem to říkal několikrát, ale považuju to za důležité zdůraznit: ty diskuse se vedly i nadále, a proto se některá ta znění upravovala. To znamená, myslím si, že skutečně tento zákon je ukázkou snahy najít konsenzus na některých věcech. Mimochodem, dokladem toho bude pozměňovací návrh, který jsem nahrával za skupinu poslanců do systému pod sněmovním dokumentem 1911, který právě trošku upravuje ten § 22. Co se týká logopedů, já se teď k tomu názvu samotnému vyjadřovat nebudu, to předpokládám přijde až za chvíli, ale počítá se se dvěma věcmi, a to je jednak spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví právě na metodice, která by jasně vymezila, a to nejenom kde je ten rozdíl, ale kde je právě naopak styčná plocha pro to, aby spolupráce mohla dobře probíhat. A druhá věc je: nově se pro školského logopeda a teď budu používat název, který je v tom návrhu, tak se tam ukotvuje je to postgraduální studium a jeho obsah právě do jisté míry podle mě také může být dobrým okamžikem pro spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

A to je právě to, co by mělo vyplynout z toho ověřování, a proto to teď zakotveno v té novele není a čeká se na výsledek, jestli vůbec z těch škol, které to ověřují, bude nějaký jednotný přístup, anebo se ukáže, že se to bude muset pojmout trošku volněji, aby se tam právě ty činnosti daly schovat takové, které potřebuje ta konkrétní škola, která má ten problém.

Konsenzus, který jsme v tuto chvíli našli, je ten, že by se do odstavce nebo písmena a), které se týká studia pro učitele druhého stupně a středních škol ve všeobecně vzdělávacích předmětech, doplnilo to, že u těch zařízení, která jsou nevysokoškolského typu, by tato studia mohla realizovat pouze v případě, že budou spolupracovat s vysokými školami, které realizují studijní programy ve vzdělávací oblasti učitelství. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Já už jsem si vše podstatné řekl, vyvolal jsem diskusi.

Postup uznávání předpokladů odborné kvalifikace učitele nikomu, kdo ji ve skutečnosti nezískal, nelze akceptovat. Podobné ustanovení je ve srovnání s legislativou členských států Evropské zcela nestandardní a naprosto nesystémové. Vedlo by k mnoha negativním důsledkům, především k deprofesionalizaci učitelství jakožto regulovaného povolání, k jehož výkonu je třeba nejprve splnit stanovené kvalifikační předpoklady.

Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych načetl svůj pozměňovací návrh, který je návrhem 1908.